To všechno je v nějakém kontextu, který s tím souvisí, protože to souvisí s mediálním prostorem, jehož součástí je veřejnoprávní Česká televize a Český rozhlas.

Takže dámy a pánové, já jsem vám tady shrnul čtyři zvláštnosti, položil jsem několik, mám pocit, že pět, otázek, několik řečnických otázek, na které mi ani nemusíte odpovídat. Já budu rád, když pan ministr se zapojí do té debaty, není to nic osobního, a jsou to jasné, doložitelné věci, nekonzistentní postup a věc, kterou jsem já naprosto přesvědčen, protože jsem byl ve volebním výboru v minulém volebním období, že kdybychom my udělali třetinu toho, co vy tady navrhujete, tak byste nás odsud hnali, tak byste organizovali demonstrace, třetinu toho, desetinu toho, jak říkám. Připomenu. Já jsem si dovolil jako zpravodaj přerušit jednání o výroční zprávě o hospodaření České televize, protože jsem tam položil, to se podívejte do záznamu, 21 otázek a jenom moje zpravodajská zpráva trvala 40 minut, na volebním výboru, a najednou se z toho udělal útok na Českou televizi a na svobodu slova a já nevím na co všechno, snaha o ovládnutí a podobně.

Já vám děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím. Děkuji za slovo.

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych měl také možná řečnickou otázku na pana poslance Nachera, prostřednictvím paní předsedající. Pokud vím, tak Agrofert ve svém portfoliu má dvoje noviny, má tam televizi, rozhlasové stanice. Tak prosím, to je ta otázka, kterou kladu já na vás. Děkuji.

Ta jedna otázka, která si myslím, že by taky neměla zapadnout, a je to věc, která podle mého názoru nedává logiku, že se v tom zákoně objevila, a to je to, že tento návrh nepřípustným způsobem zasahuje do vnitřních poměrů rad, a to tím, že rada bude muset mít jednoho předsedu buď z Poslanecké sněmovny a ze Senátu, a poté bude mít místopředsedu, který ale bude muset být z té opačné komory. Předseda bude zvolen Senátem, tak místopředseda, jeden místopředseda, bude muset být zvolen Sněmovnou.

Děkuji.

Děkuji za slovo. Dobré dopoledne všem. Já prostřednictvím vaším, paní předsedající, na koaličního poslance Exnera. Nezlobte se na mě, ale jestli tady chcete srovnávat soukromá média a veřejnoprávní média, tak určitě pojďte s námi do toho a pojďte podpořit novelu, kterou tady předkládáme, a zrušme minimálně sociálně slabým poplatky za Českou televizi.

Prosím.

Takže asi nemáte pravdu.

Takže máte smůlu.